Já dodávám dále, to znamená, po čtyřech letech exekutor, kdy byl upozorněn na výtku, neustále pracoval stejným stylem a neustále si přivydělával tím, že poškozoval toho povinného. Na základě těchto kontrol jsem ministr financí podal návrh na zahájení kárného řízení se jmenovaným soudním exekutorem. A nyní přichází to nejlepší.

Jestli jste poslouchali, kolegyně a kolegové, tak tady je od ministra spravedlnosti popsán případ. Já si myslím, že by se mu měl začít věnovat i Úřad veřejného ochránce práv, protože tady ti povinní nejsou ve stejné pozici, jako jsou jiní.